Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhů zákona po druhém čtení jenom poprosím kolegy, já bych se fakt potřeboval soustředit. No tak já si zjednám pořádek. To klidně poproste mě. Já jsem tušil, že je tady trošku hlučno. Tak prosím. Za prvé doporučuje

Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesl stanovisko výboru. Za čtvrté pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Takže zazněl tady protinávrh.

Návrh byl přijat.

Jako první bod hlasování o legislativně technických úpravách, které byly předneseny ve třetím čtení. Jsou to úpravy, které jsem načetl já. Stanovisko ministra?

Jedná se o oddělení dávkového zabezpečení zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče. Máte nějaké stanovisko výboru? Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat.